Děkuji. Nyní pan předseda. Děkuji, paní místopředsedkyně. Omlouvám se, musím zopakovat slova pana místopředsedy Bartoška a zastat se ho. Řekl to naprosto správně. Bohužel, neznáte jednací řád. Ty přihlášky s přednostním právem členů vlády byly podány s jasným písemným dovětkem, že to je přihláška s přednostním právem před otevřením rozpravy. Přesně v souladu s jednacím řádem. Tak jenom na vysvětlenou, pokud jste tuto informaci nedostala, tak vám ji říkám. Takhle to je a nešlo postupovat jinak. Ale večer to bylo po dohodě předsedů klubů. Předtím nešlo postupovat jinak. Ale já jsem se hlásil, chtěl jsem zareagovat svou faktickou poznámkou, vaším prostřednictvím, na pana kolegu Juchelku. Jenom mě mrzí, že tady pan předseda evidentně zneužívá k politickému střetu něco, co není pravda, a já ho vůbec nepodezírám z toho, že by to nevěděl. Vláda to téma otevřela, ale není doprojednáno ani na té odborné, ani na té koaliční politické úrovni. Takže je jistě dobře, že se tím budete zabývat, tím tématem, že si pozvete vládního zmocněnce, pány ministry na jednání výboru, od toho jsou výbory skutečně určeny, k tomu jsou určeny. Moc děkuji za korektní diskusi tady na půdě Poslanecké sněmovny.

Já samozřejmě budu reagovat i na pana poslance Výborného, svého ctěného kolegu, vaším prostřednictvím.

Ten materiál předkládá na vládu a ta by ho měla schválit, protože tak to je. Takže samozřejmě, já jsem rád, že právě pod tlakem veřejnosti, pod tlakem opozice i pod mým tlakem se tady toto změnilo, tady tento názor, a můžeme o tom začít konečně diskutovat.

Samozřejmě já to chápu a chápu vaši argumentaci, ale vy jste ti, kteří začali s tím, aby pošlapávali, jak říkám, tu jednu z velikánských hodnot demokracie a to je svoboda slova. A když máme teď tady ten první autocenzurní stupeň, tak bychom měli být právě my všichni demokraté o to citlivější.

Děkuji za slovo. Tak jenom v rychlosti tři reakce. Já jsem se, paní poslankyně Pokorná Jermanová, prostřednictvím paní místopředsedkyně, neusmíval situaci, že by se mělo zdražovat vstupné.

Já jsem se, paní poslankyně, usmíval já to tedy nerad říkám, ale řeknu to bohužel tomu, že jako tradičně ve vašem vystoupení něco nebylo správné prostě proto, že třeba příspěvkové organizace mého ministerstva jsou ve své hlavní činnosti osvobozeny od DPH.

Tu podporu považuji za finální.

A bez jakýchkoliv politických souvislostí.

Děkuji.

Děkuji za odpověď. To je odpověď a to je fakt. Já bych jenom chtěla říct, že Karlovarský kraj má v rámci rozpočtu, v rámci daňových příjmů dostane zhruba 3 miliardy. Pokud bude muset dávat 1 miliardu ze svého rozpočtu na obnovu této národní kulturní památky, tak to bude mít obrovský dopad na občany, protože nebudou finanční prostředky na další oblasti, jako je sociální oblast, zdravotnictví a tak dále.

V tuto chvíli mi dovolte ještě reakci na pana Výborného. Musím říct, že hovořil relativně korektně. Ale pane předsedo, vy moc dobře víte, proč byly ty přihlášky a proč tam bylo napsáno... , že se přihlásíte, prostřednictvím paní předsedající, s přednostním právem.

A za druhé, abyste otevřeli rozpravu!

Hledali jste prostě cestu, jakým způsobem tu rozpravu neotevřít. Já to považuju za neférové a myslím si, že ta rozprava prostě měla být otevřena.

Připraví se pan ministr Baxa. Pane ministře, já samozřejmě vím, že vaše příspěvkové organizace jsou osvobozeny od DPH.